Všem obcím.

Prostě to je realita. Takové ty katastrofické scénáře...

My jsme rozhodli jinak.

Neuvěřitelné.

A důsledky nakonec přijdou a dopadnou na nás na všechny. Děkuji za pozornost. Děkuji. Faktickými poznámkami budou reagovat nejprve pan poslanec David Kasal, potom pan poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Musím reagovat na slova předřečníka pana kolegy Výborného vaším prostřednictvím. Chtěl bych tady upravit, nebo resp. opravit to, co tady říkal. Chtěl bych říct ano, přišel dopis, ale neposlal ho pan starosta. Včera probíhalo zastupitelstvo. Rada města tento dopis neschválila a schválilo ho zastupitelstvo. Takže tady nemůžete říkat, že to je jaksi rozhodnutí pana starosty, člena ANO. Tak to vůbec nebylo. Takže prosím, pokud používáte nějaké informace, tak si ověřte, jakým způsobem to bylo.

Děkuji. Pan poslanec Václav Votava a potom také s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já můžu podepsat to, co říkal pan kolega Adamec. Pouze s jednou výhradou. Já nepovažuji dotaci za sprosté slovo, protože řada malých obcí bez dotace by spoustu investic neudělala, pane kolego, to určitě. Opravdu obec, která má 3 miliony rozpočtu, potřebuje udělat kanalizaci za 10 milionů, tak to horko těžko bude dávat ze svých daňových příjmů dohromady. Nechme vyplácení bonusu tak, jak je, pro živnostníky a malé firmy. Nicméně kompenzujme. Je třeba kompenzovat to, o co přicházejí nebo přijdou obce a kraje na svých daňových příjmech. To bude i obsahem našeho usnesení, které předloží pan kolega Veselý. Ještě bych se možná vrátil k těm dotacím v rychlosti. Ale to, že přijdou o daňové příjmy, je plošná záležitost. A když už mám tady slovo, chtěl bych zásadně odmítnout ten názor, a činil jsem tak i minulé volební období, že obce mají hodně na účtech a že už nepotřebují žádné peníze. To bylo vždy také argumentem, když jsme projednávali rozpočtové určení daní. Obce šetří většinou na investice, šetří na podíly k dotacím, šetří na kofinancování. V žádném případě. Následují další faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Omlouvám se, musím zareagovat, a už to nebudeme dál rozebírat, na kolegu Davida Kasala. Starosta města Chrudimi, kde je mimo jiné uvedeno, jménem města Chrudim si vás čili hovoří v první osobě dovoluji požádat, abyste podpořil tento návrh Senátu Parlamentu České republiky, protože takto citelné dopady do našeho rozpočtu naše město nemůže unést ani při úsporách, které už realizujeme. Čili to je dohledatelné. Možná že ten dopis šel i vícero starostům. Pokud se podíváte na sociální sítě, pokud se podíváte, pane kolego, na sociální sítě, tak pan starosta Pilný se k tomu vyjadřuje několik dnů, možná 14 dní, tam to je samozřejmě dohledatelné. Chápu, že to není úplně příjemné, protože to je váš kolega, ale je to tak.

Léta šetřili na to, aby postavili kanalizaci, vybudovali.